Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. K tomuto návrhu nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Odhlašuji vás všechny. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na pět minut v obecné i podrobné rozpravě a maximálně jedno vystoupení. Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 57. Přihlášeno 80 poslanců, pro 63, proti 11. Návrh byl přijat. Dovolte mi, abych otevřel obecnou rozpravu, a mám přihlášenou první paní poslankyni Šafránkovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Plně uznáváme potřebu v této nelehké době dát jistotu alespoň nějakého pravidelného příjmu všem rodičům, kteří musí pečovat doma o své malé děti, bez ohledu na to, zda splňují podmínky pro standardní ošetřovné dle zákona o nemocenském pojištění, který platí v klidných dobách. Ale nemůžeme zavírat oči před nedostatky a chybami, které vládní návrh obsahuje. Cílem a společným jmenovatelem všech námi předkládaných pozměňovacích návrhů je tedy záměr, aby toto mimořádné ošetřovné znamenalo skutečně efektivní pomoc pro všechny slušné a pracující občany postižené dopady epidemiologických a vládních opatření. V prvním pozměňovacím návrhu chceme, aby nárok na toto ošetřovné měli všichni zaměstnanci pracující na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce bez omezení, pokud byli zaměstnáni v době, kdy jsou opatření o uzavření škol v platnosti. Není možné v této těžké době dopustit, aby zde zůstala skupina pracujících bez příjmů, byť dočasně, a to jenom proto, že musí pečovat o své malé děti. V druhém pozměňovacím návrhu navrhuji, aby nárok na toto krizové ošetřovné měli i příbuzní dítěte, kteří nežijí ve společné domácnosti, pokud se současně jedná o zaměstnance odvádějící nemocenské pojištění. Jedná se nám o to, aby se rodinní příslušníci mohli při delší péči o dítě vystřídat, což by pomohlo zejména matkám samoživitelkám.

A poslední, třetí pozměňovací návrh navyšuje toto mimořádné ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu oproti vládou navrhovaných 60 %. Jde nám o to, aby se zejména nízkopříjmové, ale nyní už i středněpříjmové skupiny našich pracujících občanů nepropadaly do příjmové chudoby vzhledem k tomu, že letos již podruhé budou jejich příjmy delší dobu významně nižší než jejich standardní příjmy ze zaměstnání. Vidíme zde velké a reálné riziko pádu do dluhových a následně i do exekučních pastí u mnoha z nich. Původně jsme ještě navrhovali zavést i mimořádné ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné, ale naštěstí vláda zavedla speciální program Ministerstva průmyslu a obchodu, který velice vítáme. Já vám děkuji. Děkuji i za dodržení času.

Další v pořadí obecné rozpravy vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přednesla stanovisko klubu Starostů a nezávislých. Myslím, že je to velmi důležitý zákon. Je to poučení do budoucna a mohli jsme být připraveni.

Dovolte, abych představila pozměňovací návrhy.

Cílem prvního pozměňovacího návrhu je zvětšit reálnou pomoc zaměstnancům, kteří pečují o děti a bylo jim zabráněno v podstatě chodit do práce, a musí tedy zůstat se svými dětmi doma, protože byly školy zavřené.

Navíc při standardním ošetřovném, tak jak je nastaveno, přijde rodina cca měsíčně o 40 % svého příjmu. Navrhujeme tedy, aby výše ošetřovného byla stanovena na 70, respektive 80 % denního vyměřovacího základu, kdy by se poskytovaná dávka více přiblížila úrovni čisté mzdy. Myslím si, že tento návrh ve dvou variantách, 70 a 80 %, je tedy na výběru, jak se pak Poslanecká sněmovna rozhodne případně při hlasování. Druhý pozměňovací návrh rozšiřuje okruh osob, které dosáhnou na příspěvek poskytovaný v rámci ošetřovného, a to i na osoby pečující o děti starší 10 let, které navštěvují první stupeň základní školy, a na osoby pečující o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Myslím, že to vymezení je zcela jasné v našem pozměňovacím návrhu. Samozřejmě žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, byť jsou starší 10 let, budou s ohledem na svá omezení vyžadovat také stálý dozor a péči jiné osoby, a proto navrhujeme, aby i rodiče takových žáků mohli zůstat se svými dětmi v době uzavření škol doma a pobírat příspěvek ošetřovného, který by alespoň zčásti pokryl jejich nejnutnější výdaje na základní potřeby domácností. Musím říci, že při vytváření tohoto pozměňovacího návrhu jsme vycházeli z toho, jaké jsme dostali podněty jak od rodičů, tak od ředitelů základních škol či učitelů.